Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě místopředseda vlády a ministr financí, Andrej Babiš. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru, který připravilo Ministerstvo financí a který vám nyní předkládám k projednání, uceleně upravuje v jednom zákoně všechny úvěry pro spotřebitele, jak úvěry na spotřebu, tak úvěry související s bydlením. Tímto zákonem je rovněž implementována evropská směrnice o úvěrech na bydlení.

Předkládaný vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru proto posiluje ochranu spotřebitele, sektoru, kde dlouhodobě dochází k častému poškozování jejich práv. Přitom značné náklady potom nese i společnost jako celek. Důležitými prvky zákona jsou kromě jiného převedení dohledových kompetencí nad nebankovními segmenty úvěrového trhu nově na Českou národní banku, zpřísnění požadavků na odbornou a finanční vybavenost distributorů nebo například také omezení sankčních poplatků za prodlení se splácením. Některé delikty poskytovatelů úvěrů jsou spojené s citelnými sankcemi, od kterých si slibujeme razantní odrazující účinek, a tedy i celkové zlepšení poměrů v tomto dlouhodobě problematickém sektoru finančního trhu. Nová právní úprava sektoru úvěry vyvolá potřebu změny několika souvisejících zákonů. Jak základní koncepční východiska, tak i návrhy konkrétních ustanovení zákona Ministerstvo financí důkladně a opakovaně konzultovalo se všemi relevantními subjekty na trhu. Na potřebě této změny panuje v široké odborné veřejnosti shoda. Rovněž politická debata předcházející přijetí zmíněného usnesení Poslanecké sněmovny vyjádřila po navrhované úpravě silnou poptávku.

Děkuji vám za pozornost a za podporu tomuto návrhu. Já vám děkuji. Nyní tedy požádám, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Jaroslav Klaška. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Tento zákon, který dosud platí, představuje produktovou regulaci, to znamená stanovuje práva a povinnosti týkající se produktu spotřebitelského úvěru. Neupravuje naopak institucionální a obezřetnostní otázky. Z hlediska materie upravené evropskou směrnicí MCD nejsou úvěry na bydlení jako specifický smluvní typ v tuzemském právním řádu prozatím upraveny. Tak jak již bylo řečeno, Sněmovna se problematikou mimobankovních spotřebitelských úvěrů v tomto volebním období již zabývala.

Úvěry byly rozděleny na dvě skupiny a roční sazba nákladů by se podle tohoto návrhu mohla pohybovat v určitém rozmezí. Návrh nebyl přijat. Od té doby proběhlo k tématům lichvy mnoho jednání se zapojením různých organizací a institucí, které se mimobankovními spotřebitelskými úvěry ve své práci setkávají, jako je Člověk v tísni, finanční arbitr, Česká národní banka, Bankovní asociace a samozřejmě Ministerstvo financí.